A já jsem velmi ochotna a budu velmi vděčna za veškeré připomínky, komentáře, kritiku k té novele zákona o sociálních službách. Nyní přečtu tři omluvy.

Děkuji, pane předsedající.

A jsem přesvědčen, že je potřeba, pokud chcete argumentovat, abyste nepoužívala takové věci, jako že někdo něčemu nerozumí. To myslím, že je pod úroveň člena vláda. A samozřejmě úroveň členů vlády šla v poslední době poměrně dolů, tak na to jsme celkem zvyklí, úroveň komunikace. Ale myslím, že to nemáte zapotřebí. A berte to prosím jako pozitivní kritiku, o kterou jste stála možná, doufám, nejenom při zákoně o sociálních službách. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Marian Jurečka. Pane poslanče, tak vaše dvě minuty.

Osm let to byla vaše bašta.

Další s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Mračková a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Zatím mám dvě přihlášky. Prosím, vaše dvě minuty, paní poslankyně.

Tak doufám, že teď budu mít časový limit, že to zvládnu. A usnesení, ke kterému se usnesla rada Asociace krajů, to znamená nadpoloviční většina hejtmanů, je následující: členové rady vzali na vědomí závěry mimořádného jednání komise rady pro sociální věci, která zasedla 11. června, a rozhodli se uložit komisi vyhodnotit dopady finančního příslibu Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci zabezpečení finančních prostředků pro dofinancování sociálních služeb a individuálních projektů pro rok 2019, a to do příštího zasedání rady, které se bude konat na přelomu září a října.

Děkuji. Pane poslanče, vaše dvě minuty.

I já bohužel musím reagovat na slova paní ministryně.

Já jsem se zúčastnil řady pracovních skupin v minulém volebním období a musím říci, že zkušenosti poskytovatelů ze Zlínského kraje z toho období bych tady nechtěl publikovat.

Všichni víme, že ne u všech krajů jsou odpovídající současné potřeby sociálních služeb. A paní ministryně jako ministryně resortu práce a sociálních věcí to velmi dobře ví.

Další faktická poznámka pan poslanec Jan Bauer. Pane poslanče, vaše dvě minuty.